Děkuji za slovo, pane předsedající.

Určitě s vámi souhlasím, že by každý člověk měl myslet i na stáří, ale je nutné si uvědomit, že velká část občanů nemá z čeho spořit.

A jak byste se stravovala? Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Já jsem nebylo to jenom na tomto místě uvedla, že se prostě bude muset hledat nějaké řešení důchodů do budoucna, těch řešení může být celá řada, a zmínila jsem také vyšší spoluúčast občanů.

Je pravda, že mladí lidé, a nakonec vidíme i podle těch dat z třetího pilíře, se soustředí spíše na zabezpečení rodiny a bydlení, než se soustředí třeba na spoření na důchod.

Ono celkově je to přes 4 miliony lidí. Protože když se podíváte i do zahraničí, tak i tam jsou vlastně určité tyto formy spoření na důchod poměrně známé, není to nic nového. Určitá skupina lidí se na tom podílí. A samozřejmě já vnímám to, že jste tady popsala nějakou modelovou situaci. Rozumím, že taková situace může existovat.

Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem ani neočekávala, že odpovíte konkrétně.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane místopředsedo vlády, chtěla bych se vás dnes dotázat na evidenci cizinců v České republice.

Bylo by podle vás možné zavést tuto povinnost i v České republice?

Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, v České republice existuje dopravní značení zákazu předjíždění kamionů. Podle mých informací doposud nebyla udělena žádná pokuta v tomto opatření, zjevně nikdo se této záležitosti nevěnuje, nekontroluje ji, nevymáhá.